Vláda říká, že bude pomáhat podnikatelům, za mě je to pozdě.

My se tady bavíme o tom, že to má být pomoc pro lidi, pro podnikatele, je to změna nějakých parametrů. Já jsem si to spočítal. Nemůžu se zbavit dojmu, že kromě té pomoci tady jde hodně také o tu politiku a o to, že vy hrozně rádi zdůrazňujete, aby opozice byla vstřícná ke koalici v této mimořádné době, ale opačně to až tak nefunguje, protože když jsem se podíval, tak z 28 opozičních pozměňovacích návrhů nemá souhlasné stanovisko ani jeden. Já nevěřím tomu, že by všech 28 pozměňovacích návrhů opozice bylo tak nekvalitních, že by si nezasloužilo podporu Ministerstva financí a koaličních poslanců. Takže my jsme 28krát vlastně viděli nesouhlasné stanovisko nebo bez stanoviska na rozpočtovém výboru, protože tam koalice neměla dostatek poslanců.

Já rozumím tomu, že rozpočet je výsostné politikum, za normální doby normální rozpočet, přijímá se v říjnu na celý listopad, prosinec, víme to na celý následující rok. A většinou je to tak, že v této věci koalice válcuje opozici, vždycky to tak bylo. Já bych si nestěžoval, občas jsme si tady navzájem podpořili drobné věci, co si pamatuji, já jsem hlasoval pro některé návrhy Jakuba Jandy v tom minulém volebním období jako koaliční poslanec. Ale rozumím, že to je výsostné politikum.

Takže tolik.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.